A já neumím přesvědčit někoho, kdo nechce dál sloužit, poté co strávil nejlepší léta svého života ve službě tohoto státu. A pokládám za důležité, že policie mu nabídla další existenci v rámci sboru.

Faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka, připraví se pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ono v podstatě to vypadá, že státní sociální podpora se zvrhla v téma bezpečnosti. Já jsem velmi rád, že z úst pana poslance Jurečky zaznělo to, že snížit platy policistů o 10 % a zdanit výsluhy o 15 % byla chyba tehdejší vlády. Já jsem velmi rád, že to zaznělo z úst právě tohoto politika. Kdyby se za to omluvili příslušníkům bezpečnostních sborů. Za to, že desítky a stovky z nich dohnali až na osobní bankroty. A také kdyby se našla vůle a ty peníze, které jste jim sebrali nesmyslným zdaněním jejich výsluhových nároků, jste jim také někdy vrátili. A jenom krátce k paní poslankyni Černochové. Ale přece jste tam byla, když pan policejní prezident říkal, že žádná z těch vest, která je ta problematická, u které se zvažuje podání dovolání, není v přímém výkonu a že slouží pouze k výcvikovým účelům.

To jsou ta skutečná fakta a byl bych rád, kdyby tady také zazněla. Pan předseda Kováčik, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Paní a pánové, my jsme se dostali od rodičovského příspěvku ke všem možným tématům jiným.

Děkuji. Děkuji. Ještě než budeme hlasovat, tak jsou zde další kolegové a kolegyně s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

To opravdu ne. Je vidět, že když chybí argument, když chybí argumenty, které by mohly podpořit sněmovní verzi proti té senátní, tak se hledá cokoli a jde se do roku 2010, nebo ještě do první republiky nebo kam všude. Ale to základní přece zůstává. Paní ministryně selhala, nebyla schopna přesvědčit ani vlastní stranu, tak nás nemistrujte, co máme dělat my. Nás paní ministryně přesvědčila, že ten její původní návrh, a já nezastírám, že to byl její původní návrh, aby dostali všichni, nezastírám to, poctivě to přiznám. Nás přesvědčila, horní komoru přesvědčila vlastní poslance nepřesvědčila. To je strana! To je přece divné, to je podezřelé. A jediná logická odpověď je, že se držíte těch křesel. Těch vládních. Nezlobte se na mě! Nic jiného nás logicky nemůže napadnout. Kdyby paní ministryně celou dobu křičela: Nedám to těm rodinám! Ještě včera se radovala.

Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. K panu Ondráčkovi vaším prostřednictvím. Na druhou stranu tady tedy evidentně vznikla státu škoda v hodnotách desítek milionů korun. Protože přeci není možné, aby se takto nakoupená balistická ochrana, která měla sloužit policistům, používala pouze na cvičné účely. Za desítky milionů korun. Za prvé. Pane ministře, vy jste asi neslyšel vyjádření pana plukovníka.

K tomu, co ještě říkal pan kolega Ondráček. Pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem se několikrát jak příslušníkům bezpečnostních, tak ozbrojených sborů omluvila za výsluhy a vysvětlila jim, že skutečně to opatření v době krize bylo nevyhnutelné a mělo platit pouze tři roky. Nemělo platit déle. To, že vláda, ta minulá, zdanění výsluh zrušila až těsně před koncem funkčního období, těsně před volbami, to asi o něčem vypovídá. A věřte mi, a myslím si, že v tomhle se oba shodujeme, že i vy i já jsme se snažili pro policisty několikrát i zde na plénu navrhnout lepší podmínky, zejména ty finanční, pro to, aby od policie neodcházeli. Alespoň v tomto ohledu můžeme být my dva ve shodě. Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus, připraví se pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.